Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 689/2, který byl doručen dne 10. března 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 689/4. Táži se paní navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Tak prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Dále se tam technicky v souladu s Úmluvou o ochraně lidských práv upravují podmínky pro poskytování sociálních služeb bez souhlasu klienta a je tam také opatření, které reaguje na narůstající nelegální poskytování sociálních služeb. Co se týče pozměňovacích návrhů vzešlých z druhého čtení, tak chci říci, že podporuji pouze pozměňovací návrh poslance Kaňkovského, který byl připraven ve spolupráci jak s naším ministerstvem, tak s ministerstvem zdravotnictví. Já děkuji paní ministryni a otevírám rozpravu, do které se hlásí paní poslankyně Hnyková.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Poslanecký klub Úsvit podpoří návrh zákona i pozměňující návrhy kolegy Kaňkovského. Myslíme si, že je to pro tuto oblast velmi přínosné. Požádala bych, aby se ministerstvo a vláda při další novele zákona o sociálních službách vrátily k příspěvku na péči a stanovily jeho valorizaci tak, aby zdravotně postižení měli důstojné podmínky k životu a nemuseli za ně tak bojovat, jako to bylo u tohoto navýšení. Žádám paní ministryni, aby ve velké novele zákona, která se připravuje, zrušila možnost vzniku nebo fungování neregistrovaných neboli, jak už tady zaznělo, nelegálních zařízení. Pokud se někdo chce starat o seniory, o lidi, kteří potřebují péči pobytového zařízení, tak musí splňovat standardy jak pro chod zařízení, tak hlavně v péči o klienty. Musí mít personál, který ví, jak péči poskytovat, a musí se také vzdělávat.

Proto žádám razantnější řešení v této oblasti. Takové zacházení s klienty, kteří potřebují pomoc, přece naše společnost nemůže dopustit. Poslední oblast, kterou novela řeší a upravuje, se týká podmínek, za kterých je držení osoby v pobytových sociálních službách bez jejího souhlasu přípustné. Doufám, že takových případů bude velmi málo, protože to bude přinášet organizačně řadu problémů v praxi. Ale věřím, že se zvládne i tato oblast. V závěru bych vás chtěla požádat o podporu pozměňujícího návrhu, kterým zdravotně postižení žádají o návrat posuzování příspěvku na péči před rok 2012.

Vážené kolegyně a kolegové, děkuji vám za podporu mého pozměňujícího návrhu a za pozornost. Já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Zpravodaj pan poslanec Kaňkovský.